Prosím tedy o upřesnění, jakým způsobem, kdy a v jaké výši budou tyto odměny vyplaceny. Děkuji. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Teď poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou. Připraví se pan poslanec Marek Výborný. Vážený pane ministře, 12. dubna se k velké radosti zejména rodičů konečně začaly postupně otevírat školy. Otestovat se nemusí jen ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid, již podstoupili test během posledních 48 hodin nebo jsou naočkovaní, a také žáci se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra, kteří nemohou ze zdravotních důvodů test podstoupit. Ti totiž do školy nechodí vůbec a možná by chtěli, určitě by jim to prospělo, ale současná forma testování jim přítomnost ve škole znemožňuje.

Dítě se pak tímto testem musí otestovat přímo ve škole. Škola tento test ovšem nemusí akceptovat a není žádným způsobem možné si akceptaci takového testu vynucovat.

Odpověď obdržíte písemně. Slovo má pan poslanec Marek Výborný, přednese interpelaci na ministra zdravotnictví. Vážený nepřítomný pane ministře zdravotnictví, dámy a pánové, já si na začátek bohužel nemohu odpustit povzdech a poznámku nad tím, že ráno jsme měli písemné interpelace, z ministrů nepřišla ani noha, ani jeden nepřišel do práce. Teď máme ústní interpelace.

Chtěl bych připomenout, že vláda je odpovědna ze svého konání této komoře Parlamentu Poslanecké sněmovně a oni sem nechodí kvůli nám, ale ty dotazy, které tady přednášíme, to jsou dotazy vás, veřejnosti, občanů, a odpovědi směřují k vám, nikoli k nám poslancům. Mně skutečně toto přijde jako těžko akceptovatelné.

Opakovaně jste k tomu vyzýván odborníky.

Nevidím jediný důvod, proč by tímto způsobem vláda neměla postupovat, zvláště když jí to doporučí její odborníci.

Děkuji za slovo.

Není ale vůle pomoci všem zasaženým sektorům.

Nechápu ale, proč tam chybí komponenty týkající se cestovního ruchu a sportu. Ptám se vás tedy, proč se při přípravě Národního plánu obnovy nemyslelo dostatečně i na sektory sportu a cestovního ruchu?

Je možné plán ještě revidovat? Děkuji vám za odpověď. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Svoji interpelaci na ministra zdravotnictví přednese pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Vážený pane ministře, i díky té nepřítomnosti se pokusím být maximálně stručný.

Děkuji vám, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Poprosím pana poslance Kaňkovského, který ale asi nepočítal s tím, že to bude tak rychlé, bohužel není přítomen v sále.

Děkuji za slovo. Mám několik otázek na nepřítomnou paní ministryni, protože jde o téma, na které se již opakovaně nedostalo na výboru pro sociální politiku.